Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové... Když kolega Blažek přestane mluvit na pana ministra, tak moje poznámka směřovala k panu ministrovi...

Jenom prosbu. Zvažovalo se všechno, co je v důvodové zprávě, všechno, co zaznělo z úst pana ministra ohledně přípravy trestného činu krácení daně, se týká pouze karuselu. Já se ptám: Zvažovala se jiná varianta, jak tohle stíhat, a ne vytvořit situaci, kdy opravdu to riziko zneužití tohoto institutu je enormní? Není jenom v rukou soudů samozřejmě, je v rukou na začátku aktivních policistů, nad nimi nějakých aktivních státních zástupců.

Že mnohdy neskončilo odsouzením, protože soudy uznaly, že to je blbost, to je pravda, ale že mnohdy způsobilo jedné ze stran sporu obrovské problémy, to jsme přece všichni, kdo jsme sledovali tuto zemi a sledovali vývoj trestního práva v ní, viděli, a proto jsme tu přípravu vypouštěli. Takže říct kvůli karuselům vrátím institut, který jsme patnáct let věděli, že je sporný, problematický a zneužívaný, mně připadá jako chyba. Děkuji panu poslanci Bendovi. Prosím, pane předsedo.

Já tomu fakt nerozumím, protože dohoda byla jiná. Ale budiž.

Ale to je úplně jiné řešení než to dát do obecného paragrafu, který se netýká jenom karuselů, ale všeho možného. To znamená v okamžiku, kdy např. finanční úřad zjistí nějaké pochybení, budou podávat pracovníci finančního úřadu trestní oznámení? Prostě něco se udělá špatně.

Ale takhle určitě ne. Zkuste dát jiný příklad, kterým byste nás přesvědčil, že to může mít nějakou logiku.

Není pravda, že pan ministr financí Andrej Babiš je první ministr financí, kteří se to snaží prosadit na evropské úrovni. Byli i jeho předchůdci, kteří se o to snažili. To by nějaké řešení bylo, ale to nemáme v rukou my jako český parlament, protože díky tomu, že tohle je unijní pravomoc, tak tohle nejsme schopni sami zavést.

Kdo vrátí ekonomickou důvěru obchodním partnerům takhle obviněné firmy? Já si myslím, že nikdo. Pokud by to měl být jediný důvod, ty karusely, tak si myslím, že je to úplně zbytečné. Možná nám uvedete nějaký jiný, smysluplnější případ, který by nám umožnil o tom přemýšlet, proč to zavést. Ale myslím si, že ta zkušenost, ta negativní zkušenost by měla být varující, než to znova zavádět, protože opravdu se obávám smršti trestních oznámení. Děkuji panu poslanci. Nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

Nebo ho podám na něco úplně jiného.

Další tam uvedené nejsou. Prostě těch druhů krácení je celá řada a velice často tam ta příprava prostě platí v trestním právu, že u závažných trestných činů se trestá již příprava.

Čili poprosím vás, propusťme to do druhého čtení a zbytek řešme na výboru. Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

Protože to je v případě daňové legislativy a praktického výkonu strašně gumové. Jestli jsem chystal někoho zavraždit, tak se lze pravděpodobně prokázat, zda se skutek stal, nebo nestal.

Prostě prosím vás, zvažte to, nedělejte to, bude to kontraproduktivní. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.